Děkuji.

Hovořil jsem o tom, jak Turecko může přispět k řešení tehdy se blížící migrační krize.

To koneckonců není pouze můj přístup.

Děkuji. Je zájem o doplňující otázku?

Zdravím všechny zde přítomné a současně se vracím k tématu, které už jsem dnes jaksi adresovala, ovšem je stále aktuální a palčivé. Jde o dofinancování sociálních služeb o chybějící jednu miliardu korun.

Už chtějí vidět skutečně výsledek. Já nyní přitáhnu vaši pozornost k tomu, že zde bylo řečeno, že ta 1,5 miliardy se našla díky náročné realokaci zdrojů vlastně z evropských fondů, že to je cesta.

A já se proto ptám Ministerstva práce, jak je to doopravdy.

Situace zůstává nevyřešená. Co s tím budete dělat? Děkuji.

O víkendu jsme se ze sociálních sítí spravovaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv dozvěděli spoustu zajímavých věcí a informací o tom, jak se dá komunikovat.